Většina výzev ve všech podporovaných oblastech již byla vyhlášena.

V rámci první žádosti o platbu budeme předkládat projekty za více než miliardu na pořízení IT vybavení do škol. Vzhledem k tomu, že příjemci jsou ve většině případů financováni z rozpočtu kapitoly 333, nemají vlastní prostředky na pokrytí DPH a zároveň ani na úrovni samotné kapitoly nejsou prostředky díky krácení rozpočtu k dispozici. Jednorázově je to víc než 1,5 miliardy korun.

Příprava projektů pokračuje získáváním územních rozhodnutí, stavebních povolení.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Jiné vady, jak jsem říkal na začátku, skutečně nejsou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Mám zde na mysli zejména zpracování takzvaného lex Ukrajina pro oblast školství, který jsme v Poslanecké sněmovně schvalovali před dvěma týdny a který pomůže školám zvládnout první nápor. Můj dotaz zní, jak vůbec probíhá integrace žáků a zda jde spíše o celé ukrajinské třídy, nebo o integraci do běžných českých tříd. Děkuji za přednesení interpelace.

Mají zázemí, jejich maminkám to umožňuje mít práci.

Jejich kreativitou je skutečně pro děti aktivně využíván velmi individuální přístup. V tom individuálním přístupu skutečně každé dítě dostane to, co potřebuje.

Kapacity samozřejmě nejsou nekonečné, dojdeme do nějakých limitů, ale právě přijetím zákona, který se jmenuje lex Ukrajina za což bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegům, protože pro něj zvedla ruku celá Poslanecká sněmovna jsme umožnili ředitelům výrazným způsobem zjednodušit situaci, umožnili jsme jim kreativitu, umožnili jsme jim, aby nelpěli na předpisech jako v normální době. Návrh lex Ukrajina řeší nejzávažnější problémy ve školství. Upravuje přijímání k předškolnímu, základnímu, střednímu i vyššímu odbornému vzdělávání, stanovuje pravidla postupu, pokud nelze uchazeče přijmout z důvodu plné rejstříkové kapacity, řeší přijímání do středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Dále například umožňuje přijetí do probíhajícího prvního ročníku střední školy a vyšší odborné školy, stanovuje zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání osob a osvobozuje příchozí osoby od poplatků za nostrifikace.

Druhá věc, která je v tomto směru nutná, je navýšení rozpočtu.

Na ty používáme takzvané šablony, které jsou ředitelům škol dobře známy.

Mimo jiné vychází také z doporučení k organizaci a provozování adaptačních skupin.